34.

Obecná rozprava byla přerušena, tedy pokračuje. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě řádně přihlášeným.

Děkuji. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, když se přijímal zákon o státní službě, tak jsme upozorňovali na několik dramatických negativních jevů, které se spolu se schválením toho zákona mohly očekávat.

Děkuji.

Rád bych vás ale upozornil na to, že tak jak teď předkladatel zákon předkládá, tak v sobě zahrnuje skryté pasti.

Ale mění jednu zásadní věc. Totiž už nezakládá povinnost přijmout v tom prvním kole, pokud je tam dostatek schopných uchazečů, tak si jednoho vybrat.

S ohledem na to, že se nacházíme v situaci, kdy pořád ještě vládne vláda bez důvěry, pokládám schvalování v této situaci takového zákona s vážným dopadem do podoby státní správy prostě jako neobhajitelné. A byl bych moc rád, aby se pro ty nedostatky, které jsem jenom naznačil, ale ono jich je tam víc, aby se ten zákon vrátil předkladateli k přepracování, aby se podařilo odstranit vážné problémy, odstranit pasti, do kterých by státní správa mohla padnout.

Tak tady bych rád poprosil, aby se s tím zacházelo významně obezřetněji, aby se podařilo v těch dalších krocích a při té úpravě napravit případné pasti, odstranit je a otevřít rozumným způsobem státní správu. Po tom také voláme a volali jsme od začátku.

V interních materiálech se totiž psalo o tom, že by administrativní zátěž za poslední období neměla klesnout, jak vláda tehdy říkala a slibovala veřejnosti, ale naopak administrativní zátěž pro podnikatele za uplynulé období o 13 % narostla. Třináct procent je poměrně velký nárůst. Znamená to totiž, přeloženo do češtiny, že o tolik narostl čas, který podnikatelé musí strávit tím, že se zabývají administrací a nefunkční státní správou. Tak tohle všechno jsou důvody, které by měly vést k tomu, že se opravdu ten materiál vrátí zpět k pečlivému přepracování, k odstranění minimálně té pasti, na kterou jsem upozorňoval, tak aby se spolu s větším otevřením a žádoucím otevřením státní správy nestalo to, že ve výsledku bude mít vláda ještě větší možnost upravit si a dosadit do podstatných pozic opravdu zejména toho, koho ona sama bude chtít, bez ohledu na to, zda už ve státní správě působil a zda je opravdu tím správným úředníkem, tím správným odborníkem. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já se připojuji k návrhu na vrácení vládě k přepracování. Domnívám se, že služební zákon nemá nosit vláda, která nezískala důvěru této Poslanecké sněmovny.

Myslím, že je tam celá řada problémů, které fakticky znamenají úplné zrušení služebního zákona, alespoň na těch nejvyšších pozicích. Ale opravdu pokládám za neslušné, aby vláda, která je tady jenom z vůle prezidenta republiky, přinášela změnu služebního zákona, který by měl rozvolnit a umožnit vstup lidí vybraných touto vládou do státní služby. Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

A je možné konstatovat, že se v případě, že novela bude schválena v navržené podobě, vracíme do dob nejtvrdší politizace státní správy.

V podstatě to v praxi znamená destabilizaci výkonu státní správy, tak jak jsme ji znali. K tomu slouží zejména nově nastavené hodnocení, které může být spuštěno dle potřeby, v uvozovkách, člena vlády i několikrát do roka. Touto novelou je zcela potlačen kariérní řád a je umožněn nástup tzv. odborníků z praxe za velmi příznivých podmínek a s minimem prokazatelné praxe.

To znamená, není to o tom, že ty věci jsou dopředu dojednané a víme, že budou schválené.